Chápu, že vyvolává nějaké debaty, ale jsem přesvědčen, že velká většina těch případů nakonec právě bude tímto preventivním charakterem vyřešena a že té vlastní kontroly, kdy dojde opravdu ke kontrole v domácnostech, jich bude minimum.

Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Jsou tam takové čtyři základní změny proti původnímu zákonu.

Asi nejvíce diskutovaná změna se týká právě možnosti kontrol lokálních topenišť v odůvodněných případech a výjimečných případech.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečnou zprávu. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Včetně toho, že někteří z nich ho i pobavili. Dovolte, pane ministře, abych vám řekl, že v zásadě i vy jste nás pobavil.

To vy zásadně neděláte, myslím si, že programově, v podstatě celá vláda. Takže protože poslanci za TOP 09, kteří zde vystupovali a které jste ve své závěrečné řeči jmenoval, vystoupit nemohou, tak dovolte, abych vám jejich jménem sdělil jejich názor, že vaše protiargumenty vůči jejich vystoupení byly nekvalifikované, nekompetentní, a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby se vašimi argumenty neřídila. Děkuji.

Vy jste vlastně využil možnosti jednacího řádu, to plně respektuji. Ale nedal jste jim možnost.

A opravdu je to nefér. Tím, že jste si svoje vystoupení nechal až na závěrečné slovo, ne do rozpravy, tak ti, kteří nemají přednostní právo, v této chvíli vystoupit nemohou a přitom by vystoupit chtěli.

Máte to samozřejmě v rukou vy. Ale myslím, že by to bylo v pořádku. Tomu zákonu se věnujeme poměrně dlouho. Jedná se o závažný zásah do občanských svobod. Myslím, že před hlasováním by ti, kteří nemají stejný názor jako vy, mohli mít stejnou šanci. Tak jim dejte prosím šanci. Nic jiného udělat nemohu. Děkuji za vstřícnost. Ještě než budeme pokračovat, přečtu došlé omluvy.

Tím nám otevře znovu rozpravu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Reaguji na korektní výzvu pana kolegy Stanjury, na rozdíl od podle mého názoru nepříliš korektního sdělení pana kolegy Kalouska, ale to mě nepřekvapilo.

Děkuji. Ale to už začínáme faktickými poznámkami v tomto pořadí: pan poslanec Opálka, Bendl, Zahradník, Horáček, Junek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych jenom upozornit pana ministra, když hovořil o problému, že zdražení plynu zkomplikovalo tuto čistou energii, aby byla více využívána, že problematika limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku zkomplikuje situaci těm, kteří mají kotle na K2.

Takže to jenom na margo věci zdánlivě nesouvisící, že i tato reakce vlády, kdy se bavila o limitech těžby, bude mít vliv na to, čím a jak se bude ekologicky v naší republice topit. Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla. Děkuji za slovo i za umožnění se ještě vyjádřit k tomu, co tady říkal pan ministr, neboť interpretoval má slova tak, že já jsem tady sdělil, že rezignujme na jakékoliv řešení. Já jsem nic takového neřekl. Například, abych byl konkrétní, hledání možné šance při vrácení PET lahve, že někdo získá nějaký finanční prostředek.